Poprosil bych kolegy, aby uvolnili místo u řečnické pultíku, jinak nebudeme moci pokračovat. Prosím, pánové. Pane vicepremiére. Pane předsedo.

Děkuji. Během podrobné rozpravy byly předneseny čtyři návrhy usnesení, přičemž bych navrhl hlasovat o nich postupně v pořadí, v jakém byly předneseny, s tím, že pokud bude přijat některý z návrhů usnesení, tak vylučuje hlasování o následujících. Tak první byl návrh zpravodaje pan poslanec Martínek.

Prosím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Až se nám počet přihlášených ustálí, budeme hlasovat o proceduře.

Já jsem to tak navrhoval. Pokud se domníváte, že se nevylučují, tak...

Pokud proti tomu již není námitek, tak bychom tuto proceduru hlasovali. Zahajuji hlasování číslo 30. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Prosím pana zpravodaje o přednášení jednotlivých návrhů a budeme postupně hlasovat. Jako první tu máme návrh zpravodaje poslanec Martínek.